To je podle mě otázka času.

Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jiří Mašek, v tento moment poslední přihlášený do obecné rozpravy.

Prosím, máte slovo.

Ano, skutečně se zlepšila. Pro mě jsou referenční čísla v nemocnicích.

Ta čísla jsou nepochybně výrazně lepší.

To ukazuje na to, že virus je pořád v populaci rozšířen, a můžeme být rádi za to, že jeho klinická významnost se v současnosti ukazuje jako nižší. Souhlasím s tím, že se musíme připravit na podzim, ale tu přípravu nevidím v tom, že si vyberu třeba takovou věc, jako že začnu očkovat v lékárnách.

Pokud skutečně dojde ke vzniku nové mutace a potřebě očkování, na což je jistě potřeba se připravit, tak my už se umíme vrátit do systému, který tady fungoval, a umíme to cestou jednak praktických lékařů, jednak tím, že očkovací centra obnovíme, jejich chod.